Za co to prodáváte? Za Dukovany? Co je vaší motivací, že se odmítáte vzepřít Ruské federaci a hájit zájmy České republiky? Také jste konstatovali, že se odmítáte zabývat situací po anexi Krymu, že vlastně je vám to jedno, že souhlasíte s tím, že Krym byl anektován.

A vy se chováte, jako kdyby tyto informace neexistovaly. Nepojmenováváte rizika a necháváte Českou republiku v pozici lokaje, které si Ruská federace nebude vážit díky vašemu chování, díky chování hnutí ANO, sociální demokracie, komunistů a SPD. Styďte se!

Děkuji, vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové. Odmítám takovou ideologizaci tohoto rozhodnutí.

Ale říct, že Poslanecká sněmovna rezignovala na kontrolní funkci kvůli tomu, že jsme odmítli tady projednávat jednu cestu, to je přece nesmysl.

Děkuji. Pan předseda Válek, přednostní právo.

Chápu, že někteří poslanci toto nevědí, nerozumí tomu a nechápou to.

Takže se s tímto dá pracovat.

Já rozumím, že pan ministr je tam teď nový, že pan ministr Blatný, který se dozvěděl v podstatě v ten den, že končí, a hned taky odešel a s ním odešlo několik náměstků a dalších, takže tam vlastně není nějaká kontinuita, to se prostě stává, tady je to dynamický děj na Ministerstvu zdravotnictví. Musím poděkovat, prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyni profesorce Adámkové, protože je dobře, že se ptá, kdo vlastně jsou poradci na ministerstvu. Kdo vlastně stojí za těmi rozhodnutími?

Tady nejde o politizování, tady jde o řešení konkrétních problémů občanů naší země, o problémy, které vyplývají.

No a evidentně je to tak, že už nemá podporu ani vlastních poslanců, pan premiér.